Elektrický proud dodáváme i našim sousedům, řekl. Německo obnovuje provoz uhelných elektráren.

A k čemu vlastně směřuji? Na čem jste se s panem spolkovým kancléřem při jeho návštěvě v Praze vlastně ohledně energií domlouval, když názory samotných Němců se mění téměř ze dne na den? Jediné, co jsem zaznamenala jednoznačně, je to, že německý kancléř uvažuje o zrušení práva veta jednotlivým státům v EU.

Co se najednou tak rychle změnilo?

V jiných zemích Evropské unie už mají řadu věcí dávno hotových. Není potřeba okamžitě jednat a neustále vyčkávat.

Navíc jak chcete čekat na řešení, která z Evropské unie nepřicházejí, budou samozřejmě trvat dlouho, když už se každá evropská země, která se nachází i v naprosto odlišných situacích než Česká republika, nějakým způsobem zajistila?

A tento pád určitě nebude pro nikoho hezký.

Proč nepoužíváme selský rozum? A já se chci zeptat, z jakých peněz pak hodláte platit sociální dávky, podporu v nezaměstnanosti, když firmy, které zkrachují, přestanou platit DPH, daně z příjmu právnických a fyzických osob, nebude chodit zdravotní a sociální, z čeho to bude pan ministr financí potom sanovat?

Děkuji a posledním přihlášeným je pan poslanec Radek Koten. Děkuji, pane předsedající. Tak již dnes potřetí.

Já si to úplně nemyslím, protože složenky tady nevydává Putin. Ty složenky tady vydávají české energetické firmy, které nakupují na burze, na burze v Lipsku, která zdražuje pro naše občany u nás vyrobenou energii.

Pokud vy to nevíte, že nemůžete regulovat v nemocnicích například na operačním sále energie, tak to je potom s vámi špatné. Když jsem viděl ta arogantní vyjádření vašich čelných představitelů, politiků nebo i z TOP 09, tak zjišťuji, že to je opravdu za hranou. Děkuji za odpověď. Děkujeme. A upozorňuji tady Poslaneckou sněmovnu, že byly vyčerpány všechny přihlášky na předsedu vlády. Nyní tedy budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Než k tomu ještě přistoupíme, několik omluv.

A nyní tedy můžeme přejít na další interpelace. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Pokud by došlo k takové dohodě na úrovni Evropské unie, na jak dlouho je to udržitelné pro Českou republiku?

Děkuji. Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Není to dotaz nějaký...

A jak to bude pokračovat?

A jestli krajská koordinační centra jsou připravena na to, protože to vidí každý měsíc, kdo končí?

A poslední otázka.